Ale nikdo už neříká to, že pokud k tomuto kroku dojde, tak všichni lidé budou říkat, že daň z nemovitosti zvýšily ty samosprávy, ta zastupitelstva jednotlivých obcí.

A tady zcela korektně musím říct, že s tím návrhem přišlo Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí.

A pokud si necháte vzít ten koeficient v rámci rozpočtového určení daní, tak také města, obce mohou na to v budoucnosti velmi, velmi doplatit. Takže já osobně jako bývalá komunální politička bych na toto nepřistoupila. A jsem sama zvědavá, jaké bude z jejich strany stanovisko, protože si myslím, že to může být velmi nevýhodné. Ale znovu říkám, my nesouhlasíme vůbec s tím, aby se daň z nemovitosti jako taková zvyšovala. 70 % lidí v České republice vlastní své bydlení, a protože ho vlastní, tak prakticky za to teď dostanou dvojnásobnou daň, než platili doposud.

Naopak, když má dneska někdo ten místní koeficient vyšší, tak podle mého názoru ho sníží, aby se třeba dostal právě na tu stejnou částku nebo popřípadě jenom na tu navýšenou. Tam tedy byl ze strany měst a obcí, jak bych to nazvala, z jejich strany obrovská nevole s tím, že tedy ten návrh, který byl, tak nebyl na přístroje, které jsou v jednotlivých městech a obcích, že by dostávaly finanční prostředky, ale mělo to být na velikost měst a obcí. Tam podle informací, které mám, došlo k vypořádání připomínek, a myslím si, že to bude správné a spravedlivé, že opět budou dostávat finanční prostředky města a obce podle toho, kolik mají přístrojů na svém území.

Takže další povinnost, která se převedla na města. Ale stát si objednává ty činnosti, dává je do zákonů, ale bohužel městům, obcím a krajům za tyto úkony neplatí. A opravdu to považuji vůči obcím za neskutečné, neférové.

Ale jak je vidět, tak i to nebylo nějakým způsobem v rámci připomínkového řízení vyslyšeno.